Ale pak je tu ještě jeden rozdíl, ten úplně nejpodstatnější, ba přímo pro naši především mediální realitu přímo definiční.

Ve skutečnosti ale žádný jediný správný názor neexistuje. A to úplně nejsprávnější, co pro nás a obecně pro společnost média mohou dělat, je dávat vyvážený prostor různým názorům, respektive zprostředkovávat jejich střet. Jestliže toto média, a na prvním místě Česká televize, nedělají, zpronevěřují se svému poslání a Česká televize navíc také svým povinnostem vyplývajícím ze zákona. A podívámeli se na realitu kolem sebe, musíme si přiznat, že ani nevchází.

Úžasná doba kupování si odpustků.

Farmaceutické společnosti nemají problém lékaře korumpovat na svou stranu, když jde o miliony. Čeho jsou asi schopni, když tady jde o miliardy nebo stamiliardy? Že nedostanete ten nejlepší možný lék?

Díky tomu, že naše společnost zažívá jak krizi morálky, tak i identity, se tu také daří těm největším šílenostem spadajícím do sekce takzvaných evropských hodnot.

Moje teze je, že raději budu nemocný svobodný člověk než zdravý a silný otrok.

Jsme svědky celosvětového puče. Země převzaly korporace a centrální banky a virus se stal nástrojem teroru.

Na koho se zaměřit? A především jak bojovat? Na ulici? V obchodě? Jak to udělat?

Takto se dívat na věc nemá smysl. Není na to šance, transformace probíhá. Nyní se můžete jen domnívat, jakou formu to nakonec bude mít, jak velká bude míra zotročení, průběh hraniční linie na nás, protože půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. Opravdu jsem nečekal tak pokornou a lidskou důstojnost ponižující reakci. Přímo před našima očima se rodí totalita, která bude trvat nejméně několik let.

Změny budou zaváděny pomalu po malých krocích, postupně, po etapách. Udělají dva kroky vpřed a jeden krok zpět.

Nejprve zablokovali lidem ústa a zakázali jim se shromažďovat, pak postupně zničí podnikatele, zničí ekonomiku, dovedou k tragické smrti tisíce lidí, kteří nedostanou lékařskou péči včas, zabíjí je doslova fyzicky. Jsme v nejvážnější situaci od konce druhé světové války.

Tohle nás poznamená na desítky let.

Takže to je ten záměr zničit střední třídu, zničit podnikatele, živnostníky.